Viděli jste ten původní návrh zákona?

To mi na tom fakt vadí. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Herman.

Musím říct, že jsem pro cokoliv, co tu věc posune dopředu. V tuto chvíli samozřejmě podle mého názoru senátní návrh je ta správná volba. A máme stejný problém. Nicméně dovolte mi jednu otázku.

Nechtějte ani vědět, jak to dopadlo. Ve finále to skončilo tak, že jsem těm lidem sebral káry, aby prostě nekradli.

Není zákon ten, který by se nedal obejít. A další poznámka. Víte, ti starostové dlouhodobě v tom byli sami. Dlouhodobě! A já znova říkám, jakýmkoliv způsobem, kam to posuneme, bude jenom dobře, protože zkrátka a dobře odpadové hospodářství je politikum. A poslední věc, opravdu poslední věta na závěr.

Tak ať si to zkusí!

Děkuji, pane předsedo.

Další možná regulace. Nepodařilo se v rámci živnostenského zákona stanovit, že sběrny budou koncesovaná živnost a že to nebude spojitá nádoba provozovatele s těmi, kteří přivážejí to zboží.

Takže situace je vážná. Ale problém je v tom, že ji nikdo neřeší.

A tak vymýšlíme další. Já si ale myslím, že pokud tady nebude kontrola nad tím, že někdo přichází k velkým majetkům, a tady vůbec nejde o ty bezdomovce, ale o ty, kteří provozují sběrny, tak se ničeho nedopracujeme. Další faktická poznámka pan ministr Herman a připraví se rovněž s faktickou pan poslanec Bendl. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, řada památkových objektů je postižena přesně tím problémem, o kterém tady hovoříme. Ale i přesto jsem přesvědčen, že nemůžeme občany, kteří nepáchají žádnou trestnou činnost, jsou poctiví a prostě do sběren odevzdávají to, co jinde přebývá, trestat za to, že nejsme schopni zajistit, aby fungovaly kontrolní mechanismy. Je třeba se k tomu postavit rozumně, a proto já nepodpořím rozhodně senátní návrh, ale podpořím návrh poslanecký. Děkuji.

Já bych moc prosil pana ministra životního prostředí, aby nebyl veden tím, čím pravděpodobně byla vedena Sněmovna, mám na mysli princip: přichází s tím ODS, tak je to potřeba odmítnout abychom nakonec zjistili, že jediná praktická cesta je opravdu posílit pravomoci v obcích, aby to nebylo tak, jak říká tady pan kolega poslanec Birke, prostřednictvím předsedajícího, že prostě starostu pošlou do háje a řeknou: my si to stejně budeme dělat po svém.

To byla poslední faktická poznámka, žádné další nevidím. Nyní jsou zde dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan poslanec Laudát a potom pan ministr. Děkuji.

Zakazovat fyzickým osobám prodej vlastního majetku jenom proto, že nejsme schopni hlídat a dodržovat pravidla a naplňovat zákony, mně přijde naprosto šokující. Obávám se, že dojde přesně k tomu, že toto je z dílny těch návrhů, kde autoři nedomýšlejí důsledky. Druhá možnost je, že ti lidé možná je kritizujeme, ale ne všichni kradou kanály, ale někteří si přivydělávají skutečně sběrem toho, co někdo odhodí, nebo nějaké zanedbané, zapomenuté skládky. Oni se přece ti lidé nějak k té obživě budou muset dostat. Skutečně, domysleli jste reálné důsledky svého rozhodnutí? Za další. Vy říkáte, že je třeba podpořit zaměstnanost apod.

Oni skutečně vykupují od zahrádkářů, vykupují od fyzických osob. Kdo bude likvidovat poházené věci? Přijde mi neuvěřitelné, že po 25 letech prostě někdo přijde s takovýmhle návrhem namísto toho, abychom věřili občanům a vyžadovali kolik ještě bude muset být potřeba úředníků, kontrolorů, ČOIek, městských policistů, šedých morů, státních policistů, aby v tomhle státě někdo...? Většinou v městečkách, obcích je jedna sběrna, někde ani to ne, sběren zase nejsou až statisíce, aspoň nevím, nemám ten přehled, aby tam čas od času přišli a v případě, že tam najdou kradený majetek nebo věci komunální, což vidí každý blbec na první pohled, tak snad může nastoupit likvidační pokuta pro tu firmu.